Že ceny potravin, na kterých se tento závod o život projevuje nejcitelněji, klesají?

Jak se tady projevila ta oslavovaná celá jedna desetina procenta meziměsíčního poklesu inflace? Já vám to řeknu: nijak. Občané České republiky si zaslouží žít důstojný život a stát by je neměl omezovat a rozhodovat o prostředcích, které mají zůstat v rodinných rozpočtech, a ne jako dodatečné a zbytečné příjmy státu. Lidé si prokazatelně nemohou dovolit kupovat kvalitní potraviny, což přímo ohrožuje jejich zdraví. To je cílem této vlády? Pokud si to spojím s důchodovou reformou, tak mi to může připadat tak, že vláda dělá vše, aby se lidé dožili co nejnižšího věku. Gratuluji, ale za mě ne.

Upozorňuji ministra peněžních transakcí, že 21 % z nuly je stále nula. Proto je na místě tady slyšet plán, jak se změní cenotvorba základních potravin, jak si lidé konečně oddechnou, protože ušetří svoje prostředky. Je tedy na místě tuto informaci požadovat zde dnes v rámci této schůze Sněmovny. Prosím tedy o zařazení tohoto bodu jako prvního po pevně zařazených bodech. A v případě, že pan premiér celé toto zasedání stráví v Asii, navrhuji, aby s touto zprávou vystoupil jeho vhodný zástupce, nejlépe třeba samotný pan ministr zemědělství Nekula. Pane poslanče, dnes jste to myslel? Dnes, děkuji.

Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, české školství má spoustu problémů a za mě jeden z takových zásadních je naprosto aktivisticky, amatérsky, shora nařízená inkluze. Inkluzí tak, jak byla nařízená, si vlastně likvidujeme speciální školství, které nám celý svět záviděl a díky kterému jsme měli stoprocentní gramotnost.

Neustále jsme slyšeli: není problém, peněz je dost, asistentů budete mít, kolik bude potřeba. A teď najednou se na ministerstvu řeší návrh, říkalo se tomu nejdříve parametrizace.

Když se dělaly výpočty, tak na malých vesnických školách dojde k poklesu asistenta pedagoga o 73 %. U škol, které mají velký počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ten pokles bude 38 %. Výsledek bude jediný asistenti prostě odejdou z těch škol. Ale co je problém? Ty děti tam zůstanou. A za další, já si dost dobře nedokážu představit, jak to bude fungovat. Máme dítě, které prostě trpí záchvaty vzteku. Když tam ten asistent nebude, tak učitel udělá co? Nebo naopak zaúkoluje ředitele? Prostě je to něco naprosto katastrofálního.

Nyní vystoupí se svým návrhem pan poslanec Koten a připraví se pan poslanec Brázdil, který následuje. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A já bych se nebál říci, že pan ministr zemědělství se tady pohybuje někde na pomezí paragrafu obecného ohrožení, protože v případě, že někdo vědomě tady chce distribuovat a prodávat ukrajinské obilí přitom Ukrajina není součástí Evropské unie, není to unijní stát a navíc ještě takovýmto způsobem kontaminované, tak je asi opravdu něco špatně, protože pan ministr by měl jako představitel státu konat v zájmu občanů státu České republiky, občanů, kteří tady bydlí, nikoliv nějaké Evropské unie nebo volného trhu.

Takže prosím o zařazení tady toho bodu. Děkuji za návrh. Děkuji. Milé kolegyně, kolegové, dobrý den. Dokončení transformace čtrnácti záchranek pod jednu státní Zdravotnickou záchrannou službu České republiky.